Eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Eviduji tedy procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.